Myslím si, že vzhledem k tomu, že ten návrh doporučil jak rozpočtový výbor, tak Ministerstvo financí, tak tady v Poslanecké sněmovně je snaha bojovat s daňovými úniky zejména těch velkých ryb, nikoli pouze těch malých, chtěl jsem vás poprosit, abyste ten návrh podpořili a nenechali ostatní daňové poplatníky doplácet na tyhle velké ryby. Děkuji panu poslanci Michálkovi. Máme dvě faktické poznámky, jedna poslance Miroslava Kalouska, pak paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

To je prostě úplně jiná konstrukce.

Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, ale mám tady ještě dvě faktické poznámky, paní ministryně. Čili paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou, pan kolega Michálek také s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající.